Je to na straně 9 v závěru: Návrh rozpočtu na rok 2016 však plně nepokrývá veškeré finanční potřeby resortu zejména v oblasti národních dotací do zemědělství, které jsou potřebné k zajištění postupného vyrovnávání rozdílů mezi Českou republikou a zakládajícími státy Evropské unie. V oblasti národních dotací do zemědělství nemá resort pokryty dotační programy částkou 1 mld. a pro programy PGRLF akciové společnosti chybí půl miliardy. To znamená, že i vládní materiál přiznává, že tady tato částka chybí. Chci se zeptat, zdali počítá ministr financí s tím, že ji dokryje, anebo odkud bude tato částka dokryta. Na jednání zemědělského výboru padl návrh, nebo padla jakási informace, že zde jsou některé nespotřebované nároky. Je otázka, jak budou velké a zdali toto bude stačit.

Můj pozměňovací návrh zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby nespotřebované výdaje roku 2015 a zjevně nepotřebné a nespotřebované výdaje v průběhu roku 2016 prioritně alokoval na řešení problematiky sucha a rozvoje lesního hospodářství. Proč lesní hospodářství? Už podruhé ministr zemědělství předkládá do Sněmovny návrh, kterým snižuje výdaje na podporu rozvoje lesního hospodářství obecně. Mluvím o nestátních lesích. Vzhledem k tomu, že i řada krajů bohužel v České republice, přestože jim stát v minulých volebních obdobích převedl finanční prostředky na podporu rozvoje lesa a nestátních lesů, tak tyto finanční prostředky ve prospěch rozvoje lesa nepoužívá a nevyužívá a vzhledem k tomu, že k tomu začíná přispívat už druhým rokem i stát, tak je to podle mě z hlediska budoucích generací a z hlediska možná právě i udržení vody v krajině, o které se tady intenzivně bavíme, je to chyba a je to špatně. Proto bych chtěl, aby Poslanecká sněmovna vystavila ministru zemědělství alespoň nějaké limity, to znamená, aby řekla všechny finanční prostředky, které neutratí Ministerstvo zemědělství v souladu s navrženým zákonem a bude je chtít převádět někam jinam, ať je převede do oblasti realizace boje se suchem, případně do rozvoje lesního hospodářství. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Jako další v pořadí je přihlášen pan poslanec Adámek.

Prosím, máte slovo.

Cítím povinnost jej odůvodnit jako člen vámi zřízeného orgánu, a to je podvýbor pro kulturu.

Myslím si, že je důležité nechci vás dlouho zdržovat odůvodnění, proč jsme já a moji kolegové, hlavně kolega Procházka, šli touto cestou.

Tento pozměňovací návrh předkládáme na základě usnesení podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a hlavně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který tento návrh téměř jednomyslně podpořil. Rádi bychom ještě zdůraznili, že ministr kultury České republiky pan Daniel Herman při projednávání na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny dodal k návrhu souhlasné stanovisko.

Dovolím si vás chviličku ještě zdržet a zdůraznit některé aspekty, které jsou heslovitě uvedeny v pozměňovacím návrhu.

Jsou velké debaty, které se vedou na toto téma, jak už jsem říkal, přes dva roky o tom, zdali je systémové z pozice Poslanecké sněmovny ukládat prostřednictvím zákona o rozpočtu Ministerstvu kultury, kam má konkrétně ty peníze, o kterých hovoříme a já bych v této souvislosti rád zdůraznil, aby to bylo všem naprosto jasné, že nehovoříme o žádné změně v rozpočtu, že jenom na základě jakýchsi kritérií, která jsme si dali na podvýboru, která si dal výbor a která, doufám, si osvojí i Sněmovna, chceme toto určit. Ta kritéria jsou v podstatě naprosto jasná. Za prvé, dosud bohužel, i když vím, že ministerstvo na tom intenzivně pracuje, není ucelený program na financování takto významných festivalů.